Ano, ke zkrácenému jednání. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jsem tady zas.

A tenkrát jsme probírali věc, která aspoň vzdáleně mohla po argumentaci pana ministra Síkely připomínat něco, co odvrací bezprostředně hrozící škody. Já bych chtěl opravdu slyšet ze strany pana premiéra nebo příslušného ministra, ať nám tedy sdělí, v čem spatřuje naplnění podmínek stavu legislativní nouze. V čem je spatřováno to, že budeme projednávat věc, protože nás přehlasujete, ve zkráceném řízení, což je řízení, které samozřejmě má velký dopad na parlamentní proceduru, kdy je omezena možnost parlamentní menšiny nějakým způsobem projednávat tento tisk, zasahovat do něj, přijímat pozměňovací návrhy. Já jsem vám to tady minule četl, já vám zopakuju jenom jeden odstavec, protože nemá smysl to opakovat stále dokola, ale opravdu